Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, již ve druhém čtení před sebou máte návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací změn článku 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu. Dovolte mi zopakovat, že předmětnými změnami se doplňují tři nové skutkové podstaty válečných zločinů, a to

Tyto skutkové podstaty budou aplikovatelné jak v době mezinárodního ozbrojeného konfliktu, tak v době ozbrojeného konfliktu nemajícího mezinárodní povahu, a předmětné definice kopírují skutkové podstaty těchto zločinů podle mezinárodního práva, tak jak jsou uvedeny v příslušných mezinárodních smlouvách. Česká republika je smluvní stranou všech těchto mezinárodních smluv.

Proto věřím, že stejně jako Senát vysloví i Poslanecká sněmovna souhlas s ratifikací předmětných změn.